Takže to má samozřejmě dva aspekty.

Lidé šetří a nakupují mnohem méně než předchozích letech.

Ale to, že 60 % našich občanů omezilo nákupy potravin, tak to samozřejmě už totálně zasahuje střední třídu.

Přitom zásadní příčinou tohoto stavu je dlouhotrvající inflace neboli drahota, v jejímž důsledku rychle a rapidně klesá kupní síla českých domácností. Naopak těmi opatřeními, které chystáte a které už i provádíte, tak naopak k inflaci výrazně přispíváte.

A tady skutečně musím zdůraznit, že ten stav, kdy poctivě pracujícím lidem nestačí mzda či plat k důstojnému životu a musí omezovat už i dokonce spotřebu potravin, to je prostě úplně neudržitelný stav a je v rozvinuté společnosti neakceptovatelný.

Takže v podstatě vaše vláda už dneska páchá na občanech České republiky doslova nevratné škody.

A to je opravdu úplně příšerné.

Evropské unii dnes už důvěřuje pouze 46 % českých občanů, a dokonce co se týče těch institucí Evropské unie, to znamená Evropská komise a Evropský parlament, tak jim důvěřuje už jenom něco málo přes 30 % občanů.

A jak víme, tak Dopravní podnik Hlavního města Prahy už zveřejnil, kolik to stálo.

Už jsem tady mluvil o tom, že jste si vytvořili tři ministry navíc, vytvořili jste si tady sekretariáty navíc, rekordní počet politických náměstků.

A to, že za vaší vlády narůstá počet úředníků, to přece víme úplně všichni, o tom už se mluvilo často, všichni to ví, to je taky objektivní fakt.